Nyní tedy budeme pokračovat v rámci rozpravy, kdy jako dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, pane poslanče, máte slovo, pojďte se ho ujmout.

Prosím, pane poslanče.

Především v pravé části poprosím o ztišení. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Když se podíváte na ten program, který jsme tehdy schválili, a naopak na ty návrhy, se kterými jsme přišli my jako opozice, tak je to v zásadě přes kopírák to, co se dneska tady celý den odehrává.

To všechno tady bylo navrženo. Stejně tak jako zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. To znamená, v zásadě všechny věci, ke kterým stejně dřív nebo později dojde, tak to jsme tenkrát navrhli my.

Už tehdy jsem říkal, že těch 14 miliard korun méně pro zdravotní pojišťovny je vlastně pokračování zákona o státním rozpočtu.

Sami jste udělali totéž.

Jak můžete počítat ve státním rozpočtu s těmi prostředky, když nevíte, kdy ten zákon schválíte? A kdybyste to nestihli do konce srpna a bylo by to schváleno v září, tak už vám těch 14 miliard tam fungovat nebude.

Už tehdy jsem říkal, že vy stejně ty parametry státního rozpočtu budete muset měnit. Také že přicházíte s novelou zákona o státním rozpočtu a ty změny tam přijdou.

Co se změnilo v mezidobí, je to, že všechny ty položky, které musí hradit i ty zdravotní instituce, tak se postupně zdražují díky inflaci. A to je ta změnová věc.

A teď je tady nová v tom mezidobí, nová okolnost, a to je ten extrémní nárůst cen energií.

Ale ta situace se mění.

Ale mezitím nastaly ty změnové věci. A teď ta situace pokračuje, to znamená, že k těm třem parametrům je tady ten parametr nový, extrémní nárůst cen energií, a vy i přesto tvrdošíjně chcete těch 14 miliard vzít, škrtnout a vlastně celé to zdravotnictví a pak zase budeme po zimě děkovat všem zdravotníkům a podobně.

Stejně tak konzistentně bych se rád zeptal jsem rád, že tady je ctěného pana ministra zdravotnictví, jaký je vlastně na to jeho názor. Mě zajímá názor odborného ministra, protože to se týká vlastně prostředků v jeho gesci, když bych to takhle řekl, byť to tady předkládá od začátku ministr financí.